Já za sebe několik poznámek.

Za prvé. Osobně, a myslím si, že i většina klubů, podpořím senátní verzi, která sem k nám přišla, protože v mnoha věcech vylepšuje tu verzi sněmovní. To si myslím, že je poznámka číslo jedna. Poznámka číslo dvě.

O největší změny za posledních 20 let! To znamená, že není pravda, pokud z toho bude nějaký závěr, že jenom proto, že tam není ta teritorialita, se jedná o změny drobné či kosmetické.

Je to ono takzvané milostivé léto, to znamená možnost splatit jenom jistinu u exekuce u veřejnoprávního věřitele, a stát, obce a veřejný sektor by měly jít příkladem.

To mně přijde, že jsou změny, které jsou opravdu velmi, velmi razantní.

Je to například institut chráněného účtu, který jsme schválili, je to například zrušení dětských exekucí.

To všechno je nějaký kontext, takhle to musíme hodnotit, a kontext říká, že ty změny jsou skutečně největší za posledních 20 let, jinými slovy největší od vzniku soukromých exekutorů.

Všechno další už by znamenalo, že bychom trestali seriózní věřitele za ty neseriózní, se kterými si neumíme poradit jiným způsobem.

Tam v zásadě není vůbec šance, aby těmi pěti, šesti, deseti a tak dále exekucemi vůbec prošel. Předřazení jistiny byla chyba a je dobře, že se to tam vrací.

Stejně tak je dobře, že zmizela platba na začátku, ta záloha.

Takzvaná nepravá retroaktivita: já to vnímám tak, že to vlastně kopíruje ten pozměňovací návrh, zastavování bagatelních exekucí, který také jde nepřímo zpět.

Možná to je třeba trochu na hraně, nicméně tady bych podtrhl to, s čím jsme do toho šli, že musíme vyřešit ten nános z minulosti, a to je těch 4,5 milionu exekucí.

Já vám děkuji za pozornost a jsem rád, že 7. 7. ukončíme dvouapůlletou práci nad exekucemi. Hezké odpoledne.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nechtěl jsem vystupovat, ale neustále se tady opakuje teritorialita. Co stálo při základu novely občanského soudního řádu?

Dneska tu slyším, že senátoři byli přesvědčeni, že to neudělají, protože by se to vrátilo do Sněmovny a tady by to náhodou neprošlo. Tak si tady všichni řekněme, které politické strany v této Sněmovně nechtějí zavést teritorialitu exekutorů. Řekněme si to, které politické strany chtějí jít na ruku exekutorské mafii!